V případě, že ze strany České republiky nedojde k ratifikaci dohody, bude Česká republika stále vystavena potenciálním novým žalobním nárokům ze strany zahraničních investorů, a to i přesto, že předmětné dvoustranné dohody jsou v rozporu s právem Evropské unie a rozhodčí nálezy nejsou v Evropské unii vykonavatelné. Takové žalobní nároky mají potenciál zatěžovat státní rozpočet a zároveň se Česká republika vystavuje riziku, že proti ní bude zahájeno řízení o porušení smluv ze strany Evropské komise s potenciálními rozpočtovými dopady. V tomto kontextu lze tedy uzavřít, že sjednání dohody bude mít pozitivní dopad na státní rozpočet. Závěrem mi dovolte zmínit, že dohodu dosud ratifikovalo Dánsko, Maďarsko, Chorvatsko, Kypr, Slovensko, Bulharsko, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Holandsko, Polsko, Slovinsko a nedávno i Německo. Česká republika by taktéž neměla s tímto krokem déle vyčkávat, proto bych vás chtěl požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Děkuji a otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Kobza. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové, pane ministře, hnutí SPD dlouhodobě a konzistentně nepodporuje ratifikaci dohody o ukončení platnosti dvoustranných smluv o investicích mezi členskými státy Evropské unie. Za naprostý základ mezinárodních vztahů a jejich smluvní nastavení totiž jednoznačně považujeme právě bilaterární vztahy mezi samostatnými a suverénními státy, které si na základě dobrovolnosti a vzájemné výhodnosti upravují své záležitosti, a to včetně záležitostí obchodních a ekonomických, které se týkají jich samotných, případně jejich firem a jejich občanů. V tomto ohledu jsou dohody o investicích a jejich ochraně tradičním a funkčním nástrojem vnitrostátního a mezinárodního práva, kde si suverénní státy vzájemně nastaví své vztahy, protože jen ony vědí, co je pro ně a jejich občany nejlepší, včetně způsobu řešení případných sporů, pravidel pro změny těchto dohod a podobně. Jsme striktně proti tomu, abychom tyto kompetence delegovali na orgány Evropské unie, které z podstaty věci naše české národní a ekonomické zájmy nehájí. Především Evropská unie je organizací a institucí, kterou považujeme za dočasnou na rozdíl od národních států, které jsou trvalé. Dočasné je i členství některých států v Evropské unii, jak jsme mohli vidět na příkladu Velké Británie. Proto určitě není vhodné, zodpovědné ani praktické, rušit jakékoliv vzájemné dvoustranné dohody mezi členskými státy Evropské unie, protože může nastat lehce situace, že některé z těchto dvoustranných dohod budeme muset vyjednávat znovu, až Evropskou unii opustí další stát či státy, jak slyšíme v poslední době poměrně často v souvislosti s Polskem a Maďarskem. Proto navrhuji zamítnutí projednávaného tisku. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nevidím dalších přihlášek do rozpravy, takže rozpravu končím. Není tomu tak, takže přikročíme k hlasování o navržených usneseních.

Takže počkám, až se kolegové shromáždí v sále.